Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní požádám o interpelaci paní poslankyni Alenu Nohavovou. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím. Děkuji za slovo.

Návrh byl logicky odůvodněn předchozí, dosud nenaplněnou dohodou Ministerstva obrany a Jihočeského kraje. Toto rozhodnutí budí v regionu Horní Planá i mezi vojenskými odborníky značné emoce. Vynětí katastrálního území Maňávka komplikuje, neli znemožňuje využití pěchotní střelnice v prostoru Boletic, neboť minimálně ochranná pásma střelnice na toto území zasahují.

Nemohu očekávat, že předkladatel pozměňovacího návrhu bude upozorňovat ve svém návrhu na důvody k jeho odmítnutí.

Ptám se tedy: Byl jste svými odbornými orgány o možném problému informován? Stačilo říci nedoporučuji. Pokud ne, jaká vyvodíte opatření, aby se podobná situace neopakovala? Za druhé. Skutečně hrozí výrazné omezení využívání střelnice, či dokonce nemožnost ji využívat? Za třetí. Budete navrhovat novelu zákona, která by zpětně vymezila hranice vojenského újezdu, aby mohla být střelnice využívána bez omezení? Za čtvrté. Děkuji vám, paní poslankyně.

Prosím, pane poslanče. V rámci urychlení průběhu interpelačního odpoledne svoji interpelaci na pana ministra Mládka stahuji. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Karel Rais. Připraví se pan poslanec Petr Bendl. Dobrý den.

Mě by zajímalo, co vlastně vede paní ministryni k určení nové finanční strategie.

Já osobně jsem vlastně na minulém projednání vysokoškolského zákona hovořil o tom, že jestliže chceme zvýšit kvalitu absolventů, a to všech stupňů jak základních, středních, vysokých škol, tak peníze musíme směřovat zejména do pedagogických fakult.

Mám konkrétní dotazy. Kdyby byla paní ministryně laskavá a řekla, na základě čeho se rozhodla k uskutečnění uvedené strategie finanční podpory humanitních oborů. Jestli existuje nějaká písemná analýza, která podporuje tvrzení o nutnosti preferovat pouze financování humanitních oborů.

Poslední větu.

Děkuji za to, že to respektujete. Požádám paní ministryni o odpověď. Prosím, paní ministryně.

To jsem také měla přesně na mysli, pokud jsem toto zmínila při své návštěvě humanitního gymnázia. Co se týká koncepčních dokumentů, v tuto chvíli je na Ministerstvu školství zpracována analytická část změn financování vysokého školství. Zpracovává se strategická v souladu s úkolem z tripartity.

Také v tomto případě jsme šli prostřednictvím dotačního programu F. Probíhají standardní postupy. Budete mít doplňující otázku, pane poslanče?

Prosím, paní ministryně, máte možnost reagovat.

Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, já sem přicházím s tématem, které je nesmírně vážné. Vláda prosadila v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o vlivu staveb na životní prostředí.

Kdyby se tak stalo, zdrželo by to stavby o několik let.